Druhým cílem je dílčí modifikace ověřovací procedury prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy.

Při posuzování prohlášení o podpoře občanské iniciativy je nutné ověřit, zda podporovatel evropské občanské iniciativy dosáhl věku alespoň 18 let a je občanem státu Evropské unie, a je tedy způsobilý k podpoře občanské iniciativy. Z toho důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaj o datu narození a údaj o státním občanství. K zamezení zneužívání údajů o zemřelých osobách je rovněž potřeba ověřit, zda daná osoba nezemřela dříve, než byla příslušná občanská iniciativa registrovaná u Evropské komise, a také zda nebyly zneužity údaje osob, které byly prohlášeny za mrtvé. Z tohoto důvodu se navrhuje doplnit oprávnění Ministerstva vnitra využívat ze základního registru obyvatel a informačního systému evidence obyvatel údaje o datu úmrtí nebo dni, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, případně jako den, který osoba prohlášená za mrtvou nepřežila. Vzhledem k tomu, že organizátoři mají na sběr prohlášení o podpoře občanské iniciativy lhůtu 12 měsíců, během nichž může dojít ke změně údajů podepsaných osob, navrhuje se dále doplnit přístup Ministerstva vnitra k historii údajů.

Děkuji vám ze pozornost. Děkuji panu ministrovi. Tento návrh v prvém čtení jsme také přikázali k projednání kontrolnímu výboru. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 28/1. Prosím nyní pana zpravodaje výboru, pana poslance Vladimíra Koníčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Nebyl přijat žádný pozměňovací návrh. Děkuju panu poslanci a otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které taktéž nevidím žádnou přihlášku. Končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se navrhovatele a zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Děkuji panu poslanci i panu ministrovi.